Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a požádám pana poslance Klána, aby vystoupil v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Nebojte, nebudu se tady snažit o nějaký jiný název nebo něco úplně nového, ale vaši pozornost upřu na jiný problém, který souvisí se státními svátky jako celkem, a to je, když státní svátek připadne na sobotu nebo neděli. O tomto problému už se tady vedla diskuse v minulém volebním období.

Já tady vystupuji schválně v diskusi s tímto problémem, protože na pořad této Sněmovny se asi už nedostane návrh pana kolegy Sylora, takže já to musím říci v rozpravě u tohoto bodu. Jenom pouze to řeknu stručně, že možnost přesunu státního svátku, respektive toho dne, využívá dle Parlamentního institutu, podle jejich studie, svátek připadající na sobotu nebo neděli přesunout na pátek či pondělí využívá hned několik států. Důvody jsou pokaždé různé.

Jinou úpravu například mají v Japonsku. V té se praví, že pokud státní svátek připadne na neděli, tak pondělí je automaticky státním svátkem. Ve Španělsku o přesunu státního svátku rozhoduje vláda.

Děkuji za pozornost. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega Klán to pak v závěru řekl, že nic nebude navrhovat, protože jsme se dohodli, že postupujeme podle § 90, není tedy druhé čtení, není možné navrhovat pozměňovací návrhy.

Navrhujeme pouze, aby v kalendáři jako odkaz dalším generacím byly tyto dny uvedeny, aby si každý mohl uvědomit, co který den z hlediska naší historie obnáší. A já jsem velmi ráda a děkuji za to, že ten návrh byl předložen, že je na něm snad politická shoda, protože těch 101 poslanců podle mého názoru tu shodu garantuje, že se tak děje právě teď.

Ale děkuji tedy za to, že ten návrh budeme projednávat ve zrychleném řízení. A jenom jsem chtěla zareagovat na kolegu Klána, aby zase si to někdo z veřejnosti nevyložil tak, že to bude den volna, tudíž že vlastně ty dny, jak tady hovořil o tom posouvání, v tomto ohledu nemají z hlediska dopadu této změny, kterou navrhujeme, žádnou relevanci. Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím.

Dobře, děkuji. Budeme tedy pokračovat dál. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.